Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové.

Dobře. V případě, že bude přestávka vyhlášena bezprostředně, jako že podle jednacího řádu tak má být, v tom případě přestávka bude končit ve 14.00 a to je čas, kdy dnes byla vetována možnost hlasovat o třetích čteních po 14. hodině. V tom případě učiním přestávku do 14 hodin a požádám předsedy klubů, aby za mnou přišli a domluvili jsme se na dalším postupu.